Ale nevidím tady žádný problém.

A myslím si, že by bylo namístě, aby právě třeba státní zástupci nebo soudci, kteří se touto problematikou zabývají v oblasti trestní, měli dostatek informací.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, děkuji moc za to, že zde zaznělo, že pokud starostové a zastupitelé mají nakládat s obecním majetkem účelně a hospodárně, tak to je v pořádku. Nicméně orgány činné v trestním řízení často účelnost a hospodárnost posuzují zcela jinak, než když se starosta nebo zastupitelstvo rozhodnou ve prospěch obce s tím, že jsou si vědomi, že někdy to účelné nebo hospodárné býti nemuselo. To si myslím, že by se mělo řešit. Proto mě mrzí, že vláda vydala negativní stanovisko k našemu návrhu novely zákona o obcích, který by tento problém velmi jednoduše mohl řešit. Nicméně doufám, že na plénu bude o tomto tématu dostatek času, abychom si vyjasnili postoj i právě k tomuto našemu návrhu. Děkuji vám. Budete reagovat, paní ministryně? Využiji té možnosti k tomu, abych řekla svoje osobní stanovisko. Myslím si, že je třeba novelizací všech souvisejících předpisů, pokud to povede ke konkretizaci povinností zastupitelů na komunální úrovni. A jsem si velice dobře vědoma právě těch rizik, kterým je vystaven ten, který má nakládat s majetkem s tou zvýšenou pečlivostí a přitom musí plnit svoje úkoly, které kromě jiného vyžadují, aby na sebe vzal i určité riziko, že to nemusí vždycky dopadnout tak, jak v momentě, kdy přijímá to rozhodnutí, zamýšlí.

Pokud jde o novelizaci, kterou jste, paní poslankyně, zmínila, tak já si myslím, že opravdu je třeba se k ní ještě vrátit při projednávání konkrétního zákona. Děkuji vám, paní ministryně. Než budeme pokračovat dál, přečtu dvě omluvenky.

Děkuji za slovo.

Podle zjištění časopisu Euro se má v této kampani utratit téměř 1,5 miliardy korun, a to v řadě případů zcela neefektivně a neúčelně. Omluvou přitom pochopitelně není skutečnost, že jde o prostředky evropské. Zcela naopak. Některé z restaurací, které jsou do kampaně zapojeny, dokonce vůbec nenabízejí tradiční česká jídla, jejichž propagace měla být podstatou této kampaně. Vážená paní ministryně, jistě nejen mne zajímá, kdo za tato pochybení nese odpovědnost a jakým způsobem hodláte zjednat nápravu. Děkuji. Děkuji vám. A já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.